Zahajuji 36. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Takové poslance tady mám v tuto chvíli dva.

Než přistoupíme k dalším náležitostem schůze, mám pro vás jedno technické sdělení.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Tomáše Vymazala. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, proto zagonguji a přistoupíme k hlasování.

Konstatuji, že jsme ověřovateli 36. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Tomáše Vymazala.

Dále se omlouvají členové vlády: Babiš Andrej zahraniční cesta, Benešová Marie pracovní důvody, Hamáček Jan do 11 hodin pracovní důvody, Kremlík Vladimír pracovní důvody, Metnar Lubomír zahraniční cesta, Petříček Tomáš pracovní důvody, Plaga Robert pracovní důvody, Toman Miroslav pracovní důvody.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Děkuji za slovo. Dobré ráno, dámy a pánové.

Vy jste se rozhodli je ignorovat a řešit to silovým způsobem a mimořádnými instrumenty. Je to samozřejmě vaše legitimní právo. Nicméně ta vstřícnost k jednání stále platí. Kdybyste si to během následujících hodin a dnů rozmysleli, jsme připraveni jednat. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 36. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je pro? Kdo je proti?

A nyní přistoupíme k prvnímu bodu pořadu. Jedná se o Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 509/ třetí čtení Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 18. října na 35. schůzi Poslanecké sněmovny, rozprava byla přerušena.